Je to kompromisní návrh.

Já jsem se zaměřil zejména na to, aby šlo zvýšit platy odborných asistentů. Odborní asistenti na vysokých školách v současné době v tarifní složce mají i 55 % průměrné mzdy. To považuji za velice nízké číslo, a proto navrhuji přesun do této kapitoly ve prospěch vysokých škol.

Jde o to, že málokterá položka v našem rozpočtu má tak výrazné procentuální navýšení jako sport. Já jsem se zde zaměřil na zacílení těchto peněz. Když si vezmeme, jak se skládá rozpočet v oblasti sportu, tak větší částka jde na programy REPRE, na programy TALENT než třeba na programy MŮJ KLUB. Upřesním. Z programu MŮJ KLUB může čerpat každý klub, který se zabývá volnočasovým sportem dětí.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a prosím pana poslance Hrnčíře.

Dále bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1725.

Začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu umožní jejich lepší integraci do naší společnosti a nabídne jim možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zároveň pomůže posílení jejich vnímání, že se mohou aktivně podílet na rozvoji naší společnosti. Podpora zaměstnávání je vhodnější formou než pouhé navyšování dávek, které dostávají. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Než vám přečtu krátkou důvodovou zprávu, tak jen svými slovy řeknu, že mě docela zklamalo, že v hrozící, nebo už probíhající kůrovcové krizi byl krácen rozpočet na podporu lesního hospodářství kapitoly 329 Ministerstva zemědělství o 20 mil., a já se tedy zoufale snažím aspoň těch 20 mil. tam vrátit z Všeobecné pokladní správy, z kapitoly 398, což je vládní rozpočtová rezerva.

Zároveň se připravuje plán krizového řízení pro tlumení kalamity na celostátní i regionální úrovni.

Je naprosto zřejmé, že v naší republice je kůrovcová kalamita, s kterou je nutné účinně bojovat. Děkuji, pokud můj pozměňovací návrh podpoříte a budeme opravdu s kůrovcem bojovat. Děkuji.

Připraví se paní poslankyně Krutáková. Děkuji za slovo, pane předsedající.